A myslím si, že klíčové, klíčové pro fungování sdíleného pracovního místa budou dva faktory.

A takto je i ten zákon napsán. Takže děkuji za ty připomínky a těším se na případnou diskusi na výborech. Děkuji. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. On je ten hlavní problém u sdíleného pracovního místa nebo u částečných úvazků obecně... Děkuji. Paní ministryně, prosím, pokračujte.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zájem o závěrečná slova má pan zpravodaj, pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já chci pouze s ohledem na další postup v projednávání tohoto tisku konstatovat, že v rozpravě zazněl od pana poslance Grospiče návrh na prodloužení lhůty na projednání o 20 dnů. Tento návrh potom dále v rozpravě podpořilo několik dalších vystupujících. Také byl avizován návrh na to, abychom tento tisk přikázali vedle sociálního výboru i výboru hospodářskému.

Jak už bylo řečeno, je zde návrh organizačního výboru, aby byl předložený návrh projednán výborem pro sociální politiku jako výborem garančním. A já se ptám, jestli je jiný návrh na garanční výbor. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, to není bojovné hlasování. Já jsem pouze zmínil, že na novelu zákoníku práce se můžete dívat jak očima zaměstnavatelů a podnikatelů, tak očima zaměstnanců. Jediný, kdo má právo rozhodnout, je Poslanecká sněmovna, minimálně určitě v hospodářském výboru by se to probírat mělo. Zazněl návrh, protinávrh pana poslance Bauera. Budeme nejprve hlasovat o tomto protinávrhu. Tedy budeme hlasovat o tom, aby se garančním výborem pro předložený návrh stal výbor hospodářský. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami. Nyní jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem, aby předložený návrh byl projednán výborem pro sociální politiku jako výborem garančním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 92. Konstatuji, že návrh byl předložen k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Je zde návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím pana poslance Bauera, aby tento návrh ještě zopakoval na mikrofon. Navrhuji přikázat hospodářskému výboru. Ano, děkuji. Budeme hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tímto návrhem se bude zabývat také hospodářský výbor. Pak zde zazněl v rozpravě opakovaně návrh na prodloužení lhůty pro projednání o 20 dnů. S tímto návrhem se také vyrovnáme hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 94. Lhůtu na projednání jsme prodloužili a já končím projednávání prvé čtení tedy tohoto návrhu. Pan poslanec Radovan Vích se omlouvá z dnešního jednání do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.